Respektuju to, chápu to.

Děkuji za odpověď.

A ještě bych vás chtěla požádat, abyste příště oslovoval kolegy a kolegyně mým předsednictvím. Děkuji. Faktická poznámka pana poslance Michala Kučery. Pane poslanče, máte slovo.

Ty vaše dotazy směrem na pocity, respektive na záměry našich kolegů z koalice...

A ty dotazy na úspory. Ony jsou správné ty dotazy na úspory.

Pěkný večer, dámy a pánové. Nyní opět si dovolím několik poznámek.

To znamená, že to, že my to teď projednáváme a už není nikdo přihlášen, je důkazem toho, že si myslím, že i z naší strany jde o jednoznačnou vstřícnost a že tady nikdo nic nechce zdržovat, protože v zásadě nevím, kdy se to stalo, že by volba předsedy i místopředsedů se stihla během jednoho dne. Tolik tedy na vysvětlenou toho, že jdeme opravdu velmi rychle. Já jsem při počtu šesti místopředsedů hlasoval proti, vysvětlím proč.

Uběhly čtyři roky a najednou jich je šest, a ten počet šest nevychází náhodou.

Docela rád bych tady na ně nějakým způsobem reagoval, aby to nezůstávalo ve vzduchu. Jeden z nich zní a to tady zaznělo i teď před chvilkou na mikrofon: Nechť se tedy hnutí ANO jednoho toho místa vzdá, protože má dva, a v té chvíli to bude v pořádku.

A v té chvíli, kdy my se toho místa vzdáme, tak to bude znamenat, že tam vlastně každý subjekt bude mít jednoho, takže politický klub, který má čtyři poslance, bude mít jednoho zástupce a ten, který má dvaasedmdesát, tam bude mít také jednoho zástupce.

Tak si pak na něj ale nehrajme. Prostě není možné říct v jedné větě: My respektujeme výsledky voleb a poměrný systém, a v druhé větě říct, aby klub o dvaasedmdesáti poslancích měl stejné zastoupení ve vedení jako klub, který má čtyři poslance z toho budou pravděpodobně dva ministři, jeden místopředseda Sněmovny, jeden předseda klubu, takže ze čtyř lidí budou mít všichni čtyři přednostní právo, to si myslím, že tady ještě nebylo.

Takže to jsou dva argumenty, které jsem slyšel na ten počet šest a na legitimní stížnost nás jako největšího klubu, že podle té tabulky nám připadají tři místa byť my je nechceme tady v této chvíli, jsou tam dva ve hře ale že čistě podle poměrného systému by to měli být tři.

Zatím z těch počtů mi to tak nepřijde.